6.

Počet členů není zákonem určen. Je potřeba počet členů stanovit. V podrobné rozpravě by tedy měly zaznít návrhy. V 7. volebním období byl počet stanoven na 9 poslanců. Podle § 47 zákona o jednacím řádu navrhuji, aby tento kontrolní orgán měl postavení stálé komise Poslanecké sněmovny, a v souladu s § 115 odst. 3 jednacího řádu navrhuji, aby tato komise byla ustavena podle zásady poměrného zastoupení.

Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikdo se nehlásí, všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Vidím přihlášku pana předsedy Jaroslava Faltýnka. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo. Já podpořím jinou část vašeho návrhu, pane místopředsedo, to znamená, aby tato komise měla 9 členů. A současně abychom stanovili, že se to naplní většinovým systém my navrhujeme paritní. Nikoho nevidím.

Budeme tedy o tom usnesení hlasovat nejdříve po částech. Nejdříve rozhodneme o počtu členů, kdy protinávrhem proti původnímu návrhu, který vycházel z minulého volebního období, je návrh na 10 členů. Rozhodneme v hlasování číslo 27, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro.

Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Pardon, omlouvám se. Je tedy návrh na odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Prohlašuji hlasování číslo 28 za zmatečné a požádám vás o novou registraci.

Počet přihlášených se ustálil, můžeme tedy rozhodnout v hlasování číslo 29, kdo podporuje návrh pana poslance Stanjury.

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Končím bod číslo 6.